Česká pošta se pokusila o přesoutěžení této věci. Bohužel to výběrové řízení muselo být zrušeno a následně se vedení České pošty rozhodlo pro to, že tuto službu bude zajišťovat vlastními silami prostřednictvím vlastní dceřiné společnosti, kterou si Česká pošta pořídila v minulých letech. To nebylo rozhodnutí této vlády, že si Česká pošta pořídila tuto dceřinou společnost, ale bylo to rozhodnutí, které bylo učiněno v předcházejících letech, a podle mého názoru to může být rozumná cesta, jak zajistit bezpečnost, vysoký standard bezpečnosti na pobočkách České pošty, jejich zaměstnanců a klientů a současně zajistit, že Česká pošta nebude závislá pouze na jednom dodavateli bezpečnostních služeb, tak jak tomu bylo v minulosti a tak jak to ukazuje celá ta historie, kterou jsem se pokusil přiblížit. Já vám také děkuji, pane premiére. A nyní se svou interpelací na předsedu vlády vystoupí paní poslankyně Miroslava Němcová a připraví se pan poslanec Stanislav Grospič. Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo vlády, obracím se na vás s interpelací, která se týká výroků prezidenta republiky, a to ve dvou oblastech. Ta první se týká spíše zahraniční politiky, ta druhá se obrací směrem dovnitř, do české veřejnosti.